cilj ovde otvoriti raspravu. Pozivam znanstvenike hrvatske i neke ću i citirati ovdje, pozivam odbore mjerodavne da odrade okrugle stolove jer ako je išta bitno nama ovdje to je sigurnost i zdravlje naših građana i primarno ovo moje otvaranje ovoga pitanja je ono što se događa po pitanju korištenja glifosata. Dok je Međunarodna agencija za istraživanje raka, kao što sam rekao Svjetske zdravstvene organizacije, zaključila glifosat je vjerojatno kancerogen za ljude. Suprotno agencija, Europska agencija za sigurnost hrane tvrdi suprotno. Herbicidi na bazi glifosata koriste se samo u poljoprivredi već u javnim i privatnim vrtovima što potencijalno dovodi poljoprivrednike, a i potrošače u opasnost. Kao što sam rekao mišljenje Vlade da ne prihvaća nije mi jasno zbog čega i ja bih ovdje tražio obrazloženje malo detaljnije od Vlade RH jer imamo ovdje i mjerodavnu agenciju tj. mjerodavnu koja mora narodu kazati zbog čega druge države ne žele, se bore da se zaustavi upotreba glifosata. Ja bi sada samo naveo u biti nekoliko stvari o glifosatu. Glifosat kao što sam rekao pronalazimo u herbicidima, namijenjen je uništavanju nepoželjnih biljki kao što je primjerice korov to sam rekao. Nedavno je postalo najviše korištena kemikalija svih vremena. Unatoč tome postoji velika šansa da nikad nismo, niste čuli za njega, a divovi kemijske industrije bit će najsretniji ako tako i ostane. Zašto? Osim njihovog intenzivnog korištenja glifosata, glifosat se pokazao vrlo kontraverznim što je dovelo do porasta zabrinutosti o njegovoj sigurnosti.

U tijeku je goruća znanstvena rasprava o tome je li glifosat karcogena kemikalija i vidimo samo odlukom Europske komisije da se koristi do 2022. inače standardno se koristi, ne ne produžava se na 5 godina nego inače je praksa na 15 godina. Dok je Međunarodna agencija za istraživanje raka, kao što sam rekao zaključila da je vjerojatno kancerogen imamo suprotno mišljenje Europske agencije za sigurnost. Glifosat predstavlja ne samo za ljude problem nego i opasnost i prijetnju, nego na i životinje i biljke. Ljudsko zdravlje nije samo znači jedino koje će pretrpjeti ove štete. GMO proizvodnja i glifosat dvije su strane iste medalje. Gligosat i GMO možemo promatrati kao dvije strane istoga novčića. Od 61 odobrenog GMO proizvoda u EU, uvoza više od polovica njih su biljke otporne na glifosat, dizajnirane da se tretiraju tim specifičnim herbicidom i ako ste gledali u evo, u sjeverno, u južno američkim državama se proizvodi i u drugim državama se proizvodi, velike industrije poglavito soja koja se tretira glifosatom i tu ljudi strašno obolijevaju tumora Monsanto koji je inače i proizveo i prvi gurnuo u, sada imamo i druge proizvođače, glifosat na tržište, tretirane površine soje koje uvozimo u EU, kojom se hrani između ostalog i životinje, poglavito svinjetina, a svinjetine najviše uvozimo u EU, iz EU-e, a hrane se sojom koja je uzgajana i koja je bila otporna na glifosat na tim površinama, što znači da mi jedemo svinjetinu koju uvozimo koja je znači kontaminirana tim otrovnim spojem.

Širenje štetnosti, glifosat je štetan sam po sebi, no herbicidi kao što je Monsantov proizvod Roundup sadrže koktele kemikalija koji mogu biti otvoreni, otrovnije od samog glifosata, a još više rizika za poljoprivrednike kao i širu populaciju.

Znači imamo brojne rupe u dokazima, znači, međutim, na poznate rizike i zdravlje na ljude, životinje, na okoliš, a pozivamo se da smo sada evo predvodnice EU, pa evo ja pozivam i premijera Plenkovića jer je bio europarlamentarac kad su se otvarale ove teme, ovo nije tema koju je ponovljeno otvorio Miro Bulj, ovo su otvorili europarlamentarci, EU komisija pa ga pozivam, ako se on poziva na zaštitu okoliša, tj. na zaštitu klimatskih promjena, zdravlje ljudi kao ključnu točku, vidimo da se neki dan sa Gretom slikao i naš ministar okoliša pa da otvore ovu temu o glifosatu. Inače, Monsanto i kojega je postao vlasnik Bayer, tvrde da ne postoje alternative. Alternative postoje. Alternative postoje i ja mislim da RH ono što treba, zabraniti ovaj glifosat, zabraniti uvoz GMO-a, prijevoz, prodaju, trgovinu i sadnju, osim u medicinske svrhe. Žao mi je što ostavljamo i dalje našu djecu kao pokusne kuniće. Do sam ovdje i amandman i zakon, nažalost nitko ga nije prihvatio. Ustvari, 90 saborskih zastupnika je reklo da taj amandman ne treba biti prihvaćen. Dok brojne zemlje zabranjuju, bore se, Hrvatska neće zabraniti glifosat, kaže ministrica Vučković. A znanstvenici upozoravaju na njenu štetnost. 3. srpnja je naša ministrica izjavila da Hrvatska neće zabraniti glifosat i da nema štete. Herbicidi na bazi glifosata najčešće su znači opasni. Ministrica u svom pojašnjenju objasnila da je herbicid kojim se pokazao najučinkovitiji u borbi protiv korova, za koje se sumnjalo da je potencijalno karcogen, zbog toga Europska agencija hrane provela je niz istraživanja. Najveća zabrinutost oko zabrane glifosata predstavlja činjenica da će za njom naškoditi konkurentnosti naših poljoprivrednika budući da sada nema jedinstvenog zamjenskog sredstva, što je apsolutno neistina i što po ovome, izjave ministrice očito je puno bitnije i najbitnije bi vam trebalo biti zdravlje, povećanje poljoprivredne proizvodnje, ekološki uzgojene poljoprivredne proizvodnje, ponavljam, 790 tisuća četvornih metara, kilometara u RH je neobrađeno zemljište, od toga je više od pola zemljišta u vlasništvu RH. Stoga je Austrija već u ... [[Govornik se ne razumije.]] domu glasala o zabrani glifosata, pa tako bi trebali i mi, kolegice i kolege, ne čekajući EU direktive. Austrija je postala prva članica EU-e koja je jedno tijelo donijelo da zabranu u srpnju mjesecu, znači Donji dom, upotrebu glifosata u ograničenju su također, na snazi, Češkoj, Italiji, Nizozemskoj. Također, Austrija je zabranom prkosila pravilima europskog tržišta no danas Austrija, upravo ona ima najveću udio organskih poljoprivrednih posjeda u EU-i, otprilike 23%, dok je prosjek EU-e prema podacima Eurostata iz 2017. 7% Znači Austrija organski ekološki uzgajanu poljoprivredu je 23%, a EU na 7% Glifosat je trenutno je dozvoljen na 5 godina da se provedu istraživanja i ovdje je ključno pitanje zbog čega na 5 godina? Zbog čega je 9 država EU-e bilo protiv? 9, upotrebe glifosata i da se zabrani glifosat. To je ključno pitanje i mene stvarno zanima kako je RH glasala na prijedlog EU komisije. Ja taj odgovor još nemam ni neko, ako od saborskih zastupnika zna taj odgovor, znam da je se Hrvatska svrstala da će biti protiv GMO-a, međutim, što je se dogodilo na glasanju? Ja tu informaciju nemam. Također, Francuska planira postupno ukinuti glifosat do 2023. g., no 20-tak gradonačelnika je tijekom kolovoza zabranilo u Francuskoj opasni herbicid na području svojih gradova i općina prkoseći Vladi Emanuela Macrona, Macron je još 2017. obećao da će u roku od 3.g. zabraniti njegovu uporabu, međutim, prošle su 3.g. još nije zabranio. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će zabraniti i da će se boriti protiv upotrebe, upotrebe glifosata do kraja 2023.g., njegovu upotrebu do tada, to je priopćeno čak iz 4. rujna iz njemačkog Ministarstva zaštite i okoliša. Farmaceutska tvrtka Bayer jedna je od proizvođača ove tvari, ona je kupila, znači Monsanto, glifosat je razvila američka tvrtka koja je kupljena pod nazivom „Roundup“ i deseci drugih kompanija glifosat sada već širi i plasira širom svijeta. Zabrinutost naša mora biti jel je sigurnost i zdravlje ispred svega. Jer ako je Zdravstvena svjetska organizacija rekla 2015.g. da glifosat vjerojatno uzrokuje rak. Bar nije kupio Monsanto nedavno i tvrdi se kako su istraživanja i regulatori pokazali da su glifosat i oni tvrde, sigurni za ljudsko zdravlje. Međutim, tvrtka se suočava s tužbama zbog brojnih tvrdnji tužbi u Americi 9000 ima tužbi da uzrokuje tumor, Ne-Hodgkinov limfom. Prema podacima iz ministarstva koje imamo, 21 se sada, znači koristi sredstvo za zaštitu bilja gdje je aktivna tvar glifosat. Njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjeru od 50% ukupne potrošnje herbicida pripravaka u RH. Ja bih ovdje još rekao da gdje se u medijima pojavilo i to smo mogli čitati, kako je u Americi u gradu Valeo jedan vrtlar često polijevao travnjak uokolo školske zgrade jel mu je to bio posao. Slijedio je upute proizvođača, te je čak nosio i zaštitno odijelo kako bi se dodatno zaštitio. Potom se osip pretvorio u velike rane koje su zahvatile cijelo tijelo, lezije po tijelu su ga toliko boljele da se nije mogao imati odjeću, niti izlaziti na sunce.

Johnson se, Johnson je pokrenuo protiv giganta Monsanta tužbu, te je prvi srušio veliku tvrtku poznatu po prodaji pesticida i genetski modificiranog sjemena u svijetu. Porota u Kaliforniji dodijelila mu je 289 milijuna odštete koju je morao platiti Monsanto, ali nešto sudac je smanjio na 78 milijuna kuna, što znači da imamo i presude da je štetan taj herbicid tj. glifosat koji se upotrebljava u RH. U RH kao što sam rekao na početku, najpoznatiji je cidokor, cidokor + i cidokor max koji su naši seljaci jako često koristili u prošlosti, dok se sada na tržištima nalaze i novije inačice, ali pod drugim komercijalnim imenima. Naravno, svi u sebi imaju taj opasni glifosat. I poslije tvrdnji znanstvenika da je vjerojatno karcogen, kako je moguće da naša polja, voćnjaci, uvaženi tajniče, posipuju sa ovim, kaže, kako kaže američki ugledni znanstvenik otrovima. Moguće, jer je aktivna tvar glifosat ponovno odobrena u upotrebi EU, kao što sam rekao do 2022., jedino najviše prkose Austrijanci, a nabrojio sam i države gdje se bore, gdje čak postoje zabrane. Zbog čega ministrica zastupa stajalište Monsanta, Bayera i drugih tvrtki, a ne sigurnost i zdravlje naših ljudi? Kolegice i kolege, govorimo o vrlo, vrlo ozbiljnom problemu. I naš stručnjak, prof. dr. znanosti Valerije Vrčeka predstojnik Zavoda za organsku kemiju i farmaceutske biokemije Fakulteta u Zagrebu jasno kaže, glifosat u RH treba zabraniti što prije. Tome herbicidu su dani, trebaju biti odbrojani i ne bi bilo dobro da RH bude među zadnjima, a poglavito šta mi sad predsjedamo EU, poglavito šta je Europski parlament potegao to pitanje, poglavito što imamo premijera koji je bio europarlamentarac kad se je govorilo o ovoj temi. Ako mi nemamo hrabrosti i cilj ove moje rasprave je da zaštitimo zdravlje i sigurnost naših građana, a predsjedamo EU. Ako se može Austrija koja proizvodi 23% organskih proizvoda poljoprivrednih usprotiviti i prkositi, ako Macron kaže, premda još nije ispunio obećanje, pa mu gradonačelnici zabranjuju glifosat, ako je njemačka kancelarka rekla da će zabraniti glifosat, zbog čega mi šutimo, a imamo 790 000 četvornih metara poljoprivrednog zemljišta neobrađenog. Ja bih još na kraju jednom ponovio ono šta je najbitnije, ovdje je povezanost Monsanta, Bayer-a, jakih kompanija kojima je interes da se o ovome ne priča, zahvalio bi im se svima, parlamentarcima, europarlamentarcima koji su upozoravali na ovaj problem i otvorili ovaj problem na nivou Europske unije. Izrazio bi sućut svim oboljelim i koji su umrli zbog ovog, ove štetočine, a isto bi nas pozvao da ne dozvolimo da budemo pokusni kunići, mi i naša djeca. Imamo sudske presude, američki sud je presudio da je uzrok raka, bolesti, smrti brojnih ljudi je zbog korištenja glifosata. Vlada u svome mišljenju mene želi demantirati, ali je činjenica da je Donji dom donio u Austriji tu odluku o zabrani glifosata, ali je također činjenica da je ona obavijestila sve članove, članice Europske unije. Zašto ministrica poljoprivrede kaže glifosat je potreban i mi ga nećemo zabraniti? Zašto ne kažete javno kol'ki je utjecaj glifosata na pčele, na zdravlje ljudi, na krvožilni sustav, na presude? Znate kol'ko presuda ima, kol'ko ima postupaka po pitanju oboljenja ljudi zbog ovoga štetnog, zbog štetnog glifosata? Još jednom vas kolegice i kolege molim, otvorio sam set pitanja po pitanju zaštite i sigurnosti domaće proizvodnje. Vidimo da nam nažalost ugroze nas homogeniziraju, očekujem da će nas biti što više u ovome Saboru i da narod vidi da raspravljamo o temama koje su značajne, o temama koje će otvarati pitanja da razvijamo našu domaću proizvodnju, 2,5 milijarde EUR-a uvozimo poljoprivrednih proizvoda, najviše svinjetine, uvozimo peciva, kruva, a naša žitnica je neobranjena, neobrađena.

Dakle poštovani kolega Bulj, svaka mudra vlast čita znakove vremena, ako ovo sa ovim korona virusom nije znak vremena, i ako nije znak za uzbunu i alarm, i ako nije znak da bi se takve stvari kao što je glifosat, trebalo zabraniti, i da bi se trebalo okrenuti ekološkoj, dakle našoj proizvodnji, onda ne znam što je dakle znak. ... [[Govornik se ne razumije.]] čitati znakove vremena znači mijenjati stvari u kojoj se trenutno nalazimo, dakle, ovo, ova, ovaj virus koji nas pogađa može biti s jedne strane i pozitivan u smjeru da se mi okrenemo svojoj ekološkoj poljoprivredi, svome seljaku, a isto tako tu poljoprivredu zaštitimo od takvih štetnih stvari koje vi zagovarate. Kolega Sladoljev kao što sam rekao, u Republici Hrvatskoj sve više uvozimo poljoprivrednih proizvoda, a sve više površina je neobrađenih i sve više je prostora toga ruralnoga prazno, ljudi odlaze. Još jednom zbog toga, nažalost sad zbog ugroze koju imamo zbog korona virusa, a i inače često ovdje upozoravam i dajem prijedloge kupujmo domaće, kupujmo u naših seljaka, i zabranimo ove štetne proizvode koje uvozimo, koji su tretirani i otporni na glifosat, poglavito po pitanju soje kolega Sladoljev, znate kol'ko se soje uveze iz država Južne Amerike koji mi ne kontroliramo, kojima se hrane životinje, poglavito svinjetina, mi milijardu kuna svinjetine uvozimo i to kupujemo i konzumiramo, dok druge države se bore glasno.

Postavili ste pitanje kako je glasovala Hrvatska, 2017.-te godine u Europarlamentu Hrvatska se je uz Francusku, Italiju, Luksemburg, Maltu, Austriju, Sloveniju, Švedsku usprotivila daljnjem i uvođenju, nastavku uvođenja, nastavka upotrebe gliofosata. I glavnom došlo je do korekcije sa 15 na 5 godina. Kissinger je rekao tko kontrolira hranu, poljoprivredu, proizvodnju, kontrolira narod, tko kontrolira naftu, energiju, kontrolira države, po vama vidim da ste vi za organsku poljoprivrednu proizvodnju, kao i većina nas, ali znamo da bi to naše proizvođače stavilo u jedan podređeni položaj u odnosu koji, prema proizvođačima koji koriste zaštitna sredstva. Poštovani zastupnik Bulj. Evo ja bih, ozbiljna je tema i smatram da vaša poruka da je Hrvatska glasala, ja tu nemam informaciju, znam da je Hrvatska i hrvatski parlamentarci su dijelom bili u, cijelo vrijeme su bili za, ali točno kako je glasalo ja nemam tu informaciju, volio bih imati informaciju, znam da je 9 država bilo protiv korištenja glifosata, zabrane, 1 je bila suzdržana, a 18 je bilo za nastavak upotrebe glifosata, međutim ipak ljudi miču granice ja bi još jednom rekao da je Austrija 27% organske proizvodnje brez glifosata i ona prkosi ovome svemu najviše uz ostale poruke, recimo u Francuskoj Macron rekao da će do 2020. zabraniti glifosat ali nije, ali određeni čelnici lokalnih samouprava su zabranili, oni njemu prkose jer im je bitnije zdravlje i proizvodnja.

Poštovani kolega Bulj, pohvalio bih što ste ovu temu stavili na plenarnu sjednicu, no s druge strane mislim da ste vi najveći PR-ovac za promociju Monsanta. Vjerojatno se o njemu ne bi govorilo i sutra će u medijima ta firma se spominjat zahvaljujući vama tako da vi reklamirate tu firmu. U ovome trenutku ja bih rekao da Vlada Andreja Plenkovića i dok je bio Tolušić ministra i sada dok je Marija Vučković iz moje doline Neretve da vode odgovornu politiku da se zalažu za hrvatsku poljoprivredu u kojoj će biti prehrambena neovisnost. Dakle, rasprava traje nemojmo biti papskiji od pape i s druge strane ovo što vi se zalažete to bi najveću štetu nanijelo hrvatskom poljoprivrednik.

Vi kao liječnik, kao čovjek evo i akademski obrazovan, hvala vam lijepo što ste pohvalili da sam ja otvorio ovu temu štetnosti i štete po zdravlje i sigurnost naših građana i vidimo da se brojne države prkose, ali da sam ja Monsantov zastupnik ne, ja govorim negativno o Monsantu, negativno, najnegativnije, a ova Vlada svjesna tih vaših činjenica, vi ste lobisti, ova Vlada, vi ste lobisti Monsanta jer i dalje želite upotrebu njihovih štetnih sredstava. Vi želite da naša djeca i dalje budu pokusni kunići. Jel imamo presude kolega Čeliću da su ljudi obolili i umirali u teškim mukama zbog Monsantovih proizvoda, štetočina.

Nemojte kolega Grmoja šaptat cijelo vrijeme, pa zna kolega Bulja valjda i sam složiti to, molim vas. Izvolite u čem je povrijeđen Poslovnik. Poštovani potpredsjedniče vi ste poznat kao čovjek koji odlazi u emisije sa šalabahterima, ja kolegi Bulju ne trebam šaptat ja njega podržavam, ja izražavam svoje odobravanje ovom što on govori. Ako vama netko piše talking points nemojte to predbacivati kolegi Bulju. Žalosno je da idete u emisije sa unaprijed pripremljenim znači stvarima koje trebate reći, MOST-ovi ljudi, MOST-ovi zastupnici su slobodno misleći ljudi koji imaju svoj stav i ne trebaju im napuci.

Kolega Bulj vi ste ovdje i poznati kao političar opće prakse i zaista otvarate brojne teme u Hrvatskome saboru. Tako je na red sada došao i glifosat koji je od iznimne važnosti za naše poljoprivrednike, ja vjerujem da ste toga i sami svjesni i ovdje tražite apsolutnu zabranu glifosata. No ono što je zabrinjavajuće da vi ne nudite nikakvu alternativu za glifosat i situaciju u kojoj će se naći naši poljoprivrednici ukoliko ga i zabranimo.

Monsanta i vi bi zabranili saborskom zastupniku da otvori, korektno jedno pitanje jer to pratim, čitam, živim na selu, znam kako ljudi koriste nekontrolirano taj korov i vaš premijer je bio europarlamentarac pa očekujem da vi njemu to rečete šta sad govorite, zbog čega ne slijedi politiku primjera Austrije, ne davaju otpora i proizvodnju organskih poljoprivrednih proizvoda. I vi tvrdite da ja kao političar nema pravo otvoriti ova pitanja, da, otvorio sam pitanje zabrane GMO-o, zabrane prodaje poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim ovaj osobama i da kupujemo domaću i promičemo proizvodnju, a ne štetnu, proizvode da uvozimo na štetu zdravlja naših ljudi, pa mi uvozimo

Evo hvala zastupniče Bulj što ste pokrenuli to, opasnost herbicida. Naravno to je važna stvar, a šta sa drugim ovim stvarima. Antibiotici u stočnoj hrani, estrogen u ova u piletini, ženski hormon u plastici, vidimo da se muškarci sve više i više feminiziraju, imamo dokaze u Hrvatskoj danas. Šta je sa 100.000 ovaj poljoprivrede u stvari 100 milijardi kuna poljoprivrede poticaja, šta je s tim? Kad kaže domaći luk, pod domaćim šta mi jedemo na tržnicama, bijeli luk iz Kine, samo bih na kraju spomenuo ovo što je tabu tema u Hrvatskom saboru i u Ministarstvu tamo poljoprivredne, u svim strankama, zašto je prazna istočna Slavonija, zato što su tifusari pobili il otjerali 200.000 Nijemaca iz Banovine Hrvatske. Uzeli 1.000 farmi i zato je prazna Lika jer su tamo Hrvate porokali, a to su stvari o čemu mi moramo govoriti, a tu je istina postala kriminal. Kolega Glasnoviću jedno dobro pitanje, Hrvatska nikad više sredstava nije dala, nikad više za novca za poticaje nego sada, a nikad veći uvoz, a nikad manje ne proizvodimo. A nikad više sredstava u poticaju, znači da nemamo rezultata. I da se moramo okrenuti i da moramo kolege iz HDZ-a i većine i oporba svi zajedno zapitati, što ne valja? Zašto u Vrgorcu pilaju voćke, breskve, mi uvozimo tretirane GMO-om, ovim, glifosatom.

I ne bi zadovoljili proizvodnju. Zašto nemamo navodnjavanje polja? Zašto?

Na Odboru za zakonodavstvo ja sam već rekao svoj stav, međutim, ipak bi napomenuo da udjel organske proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje nije vezan uz upotrebu insekticida, pesticida i herbicida. Kao autohtonu biljku organsku za insekticid. Međutim, ono što mene sad zanima, zato sam se javio za repliku, da li je Austrija, država Austrija zabranila ili nije zabranila ovaj gliko, gli, kako kažeš, fosfat. Jer na odboru je bilo rečeno, zabranila je, s vaše strane, sa strane ministarstva je bilo rečeno nije zabranila.

Što ćemo sad? Gdje su sad pomidore, a zemlja nam prazna ili rajčica. Ima alternativa, i prije glifosata bilo je poljoprivreda, međutim, onaj tko kontrolira sjeme otporno na glifosat, taj će kontrolirati cvijet i život, to je rekao dr. Kirin maloprije. Interes kontrole sjemena i otpornosti na glifosat, čuvajmo svoju domaću proizvodnju, banku sjemena našega starog. Kao što smo u početku sjednice najavili, sad ćemo napraviti stanku do 11,30 sati. A onda ćemo nastaviti naravno sa replikama i sa svim